Jak už jsem včera delší dobu uváděla, je to docela nebo trošinku v rozporu s ústavou, protože ústava říká, že na poslaneckých výborech samozřejmě člena vlády zastupuje náměstek, když jich navíc může být neomezený počet. Vážené kolegyně, vážení kolegové v levé části, prosím, abyste své rozhovory přesunuli do předsálí. To platí samozřejmě... ale vidím, že v pravé části, momentálně až na jednu výjimku, žádné hovory neprobíhají. Kolegové, prosím. Když to tak vezmu, vlastně náměstků bude dost, ale přesto by je měli zastupovat promiňte mi ten výraz ti, co tomu rozumí, opravdu ne. Ústava říká, že náměstek.

Čisté implementace nelze považovat za úplně politickou věc. Já to vezmu z oboru, kterému rozumím.

Proto se domnívám, že přece jen si pořád někteří z nás neuvědomují, že to není jenom o politické práci na ministerstvu, jak se tu včera neustále prezentovalo politika, politika, politika. Ale prosím vás, většina práce na ministerstvech je v souladu se zákonem, je čistě odborná, úředníci se musí řídit ne politickou vůlí, ale zákonem. Probíhá tam enormní množství správních či přestupkových řízení, odvolacích řízení, a k tomu nepotřebuji žádného politika, aby toto řádně probíhalo, k tomu skutečně potřebuji úředníka, který tomu rozumí, zná rozhodovací praxi, zná i vývoj v dané oblasti.

Tam ještě ty odborné znalosti očekávám podstatně větší. Nicméně přece jenom připomenu, co je v návrhu zákona.

S tímto nemám problém.

To je věc, která mi vadí, že tam není provázanost s dalšími předpisy, protože já se opravdu domnívám, že když se připravoval tento návrh zákona, dalo se to dělat opravdu trošku i obecněji. Principiálně by to mělo být podle mého názoru podobné.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych určitě chtěla navázat na svoje včerejší vystoupení. Zároveň bych byla ráda, kdybychom opravdu vedli diskusi a na některé věci, které se tady včera už otevřely, zda by popřípadě už předkladatelé mohli nějakým způsobem reagovat.

Takže to je první věc. Druhá věc.

Teď bych chtěla hlavně všem tady vysvětlit, o co vlastně novelou služebního zákona jde.

K tomu tam bylo, že můžou být dva političtí náměstci, kteří nikoho neřídí a jsou podřízeni panu ministrovi, ano?

Z odborných náměstků se stanou ředitelé sekce to jsem včera říkala takže dojde k duplicitě. To znamená, že ministr bude mít nespočet politických náměstků, kteří ho budou moci zastupovat, ale nikoho nebudou řídit. Ministr bude rozhodovat o nich jako o politických náměstcích, i co se týče odměňování. V rámci odměňování ředitelů sekce, kteří jsou odborní, bude rozhodovat státní tajemník. Já si to systémově vůbec nedokážu představit, jakým způsobem to bude fungovat.